Děkuji. Děkuji za slovo. Ano, beru to tak, že nemělo by tady sedět 200 starostů nebo převaha starostů a řešit si své lokální problémy přes Poslaneckou sněmovnu. Já se přiznám, že já je neřeším takto.

Určitá forma destabilizace to je. Musím říct, že já jsem s tím nikdy neměl problém. Nebylo fakt prioritou vydělat si ty peníze. To rozhodně nebylo, protože je to spíše symbolika. Já jsem šest let byl starosta zadarmo, úplně zadarmo, pak jsem pochopil, že náklady jsou větší než výnosy, že je potřeba aspoň část těch peněz použít z té komunální sféry, rozhodlo zastupitelstvo, svobodně, demokraticky. Mně pak na tom vadí ta jedna věc, jak jste určili ten koeficient 0,4.

To tady nikdy nepadlo.

A mně to připadá, že každá nová norma, která přichází, tak život komplikuje, zavádí nové věci, naopak život komplikuje. Jejdamane, nechte ten život běžet, nechte také možnost lidi rozhodnout.

Nechte možnost lidem si rozhodnout o tom, co chtějí. Nechte lidem, co jsou v politice, nechť se rozhodnou, kolik toho zvládnou.

Taková přípravka, taková škola tady není.

Ti lidé, kteří možná teď sledují nebo budou sledovat naše zasedání v televizi, by mohli nabýt dojmu, že když někdo ty funkce vykonává souběžně, tak se dopouští něčeho, co není dobré, co není správné. To opět není pravda. Zásadně to musím odmítnout.

Připraví se pan poslanec Volný a pan poslanec Bartoš.

Jenom pro záznam. Tak, další faktická pan poslanec Jan Volný. Prosím.

Prostě u každého toho zákona si to trošičku přizpůsobujete vaší rétorice. Nyní tedy pan poslanec Ivan Bartoš, zatím poslední faktická. Prosím. Já bych chtěl také jenom v krátkosti zareagovat, a není to pouze prostřednictvím pana předsedajícího, na pana Bartoška. Samozřejmě, svět je a život je bohatý a zajímavý a různorodý a právní systém a legislativa tomu dává mantinely tam, kde to je potřeba.